A ještě poznámka.

K tomu jsou podle mne připraveni.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. V obecné rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První přihlášená je paní poslankyně Červíčková. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 3280 a který jsem odůvodnila v podrobné rozpravě. Děkuji. Pan předseda Kováčik.

Současně se týká i otázky přesunu a chovu primátů.

Nicméně se stále častěji vyskytují případy nelegálního obchodu s primáty v rámci České republiky, či dokonce odeslání do zahraničí s tzv. darovací listinou, přičemž takovou možnost legislativa nezná, a s tím související neznalosti chovatelů, pokud jde o právní předpisy a podmínky obchodování se zvířaty i nakládání s nimi.

Podobné podmínky obchodování jsou i u šelem, kde v rámci Evropské unie navíc platí ještě mírnější požadavky než u primátů pro přesun zvířat.

V zásadě není nutné kontaktovat ani místně příslušnou krajskou veterinární správu, ani vystavovat žádný doklad o přemístění do jiného chovu.

V posledních letech Státní veterinární správa opakovaně zamítla několik žádostí o obchod s primáty, který by nebyl v souladu s evropskou legislativou, a rovněž zaznamenává snahy chovatelů uskutečnit přesun zvířat bez požadovaných dokumentů, např. pod záminkou darování, pouze na základě darovací smlouvy, bez kontaktování a schválení kompetentní autoritou členského státu i bez vystavení veterinárního osvědčení.

Podmínky přesunu mezi soukromými chovateli, tedy neschválenými zařízeními, však Evropská komise nadále ponechává na každém členském státu.